Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já jsem se přihlásil s návrhem na zařazení bodu s názvem Stanovisko a opatření vlády ke sjednocení posuzování přestupků soudních exekutorů a kontrola jejich činnosti a stanovisko vlády k rozdílnému rozhodování soudů při posuzování trestných činů.

Minulý týden jsme byli svědky toho, že došlo k tragické události, spáchání sebevraždy člověka odsouzeného za posouzený útok na veřejného činitele, tedy exekutora.

Já bych si vám dovolil zdůvodnit, proč to navrhuji, proč tady vnímáme takové paradoxy.

Já počkám, až bude patřičný klid. Požádám sněmovnu o klid...

Děkuji, pane předsedající. Krajským soudem byl odsouzen na pět let vězení, vrchním soudem na čtyři roky, Nejvyšším soudem na čtyři, Ústavní soud vrátil celou kauzu na začátek projednávání a poté byl dotyčný zproštěn obžaloby. Celou dobu byl obviněný ve vyšetřovací vazbě. Jaroslav Janota, který minulý týden spáchal sebevraždu před nástupem do výkonu trestu v podstatě za stejný delikt, ale nikoho při něm nezranil, byl vyšetřován na svobodě a byl odsouzen k dvanácti letům nepodmíněně. Svůj život ukončil minulý týden sebevraždou. A nevím, jestli jste četli jeho blog, kde popisoval okolnosti. Samozřejmě, není možno ty okolnosti brát jako bernou minci, ale je to výpověď člověka, který se evidentně nemohl smířit s tím, jaký byl verdikt soudu. Uvedu jiný případ. Verdikt soudu pro dva pachatele byl čtyři a osm let vězení. Porovnejte si to, kolegové a kolegyně, s verdiktem Jaroslava Janoty, který nikoho nezabil, nikoho nezranil. Rok 2014 cituji z médií: Tvrdé kritice podrobil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a jako příliš mírný trest označil udělení pokuty ve výši 75 tis. korun v případu soudního exekutora a jeho bratra tehdy první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán. V České televizi uvedl, že v tomto a podobných případech došlo ke zneužití pravomoci exekutora, která mu je státem svěřena. Takový exekutor by měl skončit, řekl Robert Pelikán, s tím, že kárný senát Nejvyššího správního soudu by se měl zamyslet nad tím, jak a kam chce vést justiční systém. Stručný popis kauzy. Exekutor připustil, aby draženou nemovitost získala firma, jejímž byl sám jediným vlastníkem a jednatelem jeho bratr. Firma byla právnickou osobou. A případ z nedávné doby. Týká se aktuálně předsedkyně Exekutorské komory. Obdobný případ, kdy byla vydražena nemovitost. Jednatelem firmy, která ji vydražila, byl její manžel, ale většinovým vlastníkem byla přímo sama exekutorka. Rozhodnutí dnes už ministra Pelikána je, že této exekutorce udělil důraznou výtku. Obrovský posun v názoru pana ministra.

Navíc je dáno, že soudní exekutor nesmí vyvíjet žádnou podnikatelskou činnost. Ve svém důsledku je to stejné. Na těch dvou kauzách vidíme, že se dějí při výkonu exekucí nepravosti.

Čili navrhujete na středu 1. března jako první bod odpoledního jednání toto stanovisko jako zprávu vlády ke sjednocení posuzování přestupků soudních exekutorů.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji. Já nemohu než zareagovat na pana poslance Okamuru vaším prostřednictvím. Ministr zahraničních věcí zachránil člověka, zachránil občana této země, a vy si z toho děláte prachsprostý populismus, místo toho, abyste ocenil, že tato vláda se snaží a zachraňuje lidi v cizině, tak... Toto není otázka politická, ale lidská!

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nebudu tak dlouhý, nevyužiji celý čas.

Je to novela exekučního řádu, která se týká zadržování řidičských oprávnění pro rodiče neplatiče výživného pro zletilé dítě mezi 18. a 26. rokem věku, pokud se takové dítě soustavným studiem připravuje na své budoucí povolání.

Takže já bych vás chtěl požádat o pevné zařazení tohoto bodu na dnes po již pevně zařazených bodech. Děkuji za podporu.